Jinak jsou pochopitelně i data o tom, jestli byli nebo nebyli studenti spokojeni v minulém období, takže zkušeností je opravdu dost.

Děkuji, pane ministře. Zeptám se v tuto chvíli, zda je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano, takže poprosím pana poslance.

Děkuji, pane ministře.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuju za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, tentokrát z jiného soudku, paní ministryně, a z názvu mé interpelace je myslím dostatečně jasné, na co se budu chtít zeptat. Katastrofický požár v Národním parku České Švýcarsko přilákal pozornost také mimo jiné k tématu, které možná pro širší veřejnost nebylo tak známé, a to je vlastně vůbec logistika nebo přístup k Pravčické bráně.

Ta studie podle mých informací, které mám i z regionu a které se mimo jiné objevily i v médiích, by měla být už na světě, dokonce snad byla odprezentovaná starostům nebo regionu obecně ještě před touto katastrofou. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli skutečně je k dispozici, protože objednavatelem byl národní park a popřípadě Ministerstvo životního prostředí, a co z ní vlastně vyplývá, jestli je tedy alternativní možnost a jak v této věci bude Ministerstvo životního prostředí dále postupovat.

Děkuji za slovo.

Je to studie, která samozřejmě vznikla v době před požárem, reagovala na stav, jaký byl, navrhla alternativní přístupovou cestu.

To je první věc.